Teď bych jenom řekl na margo některých předřečníků: Vy tady voláte po systémech nějakých kontrolních nákupů a podobné nesmysly, které už jsou dávno přece překonané. Ten elektronický systém evidence tržeb je přece daný technologickým pokrokem. To si tady můžete odhlasovat co chcete, ale ten život nás zase předběhne.

Prostě technologie nás předběhla a bude nás předbíhat pořád dál. Děkuji panu poslanci Janulíkovi.

Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, jak tady kolega Holeček přednesl, že neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně prokázala prospěšnost EET, tak je vidět, že tady se bavíme na úrovni slohových cvičení. Já jsem zase neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně vyvrátila prospěšnost EET. Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Kolegyně a kolegové, já jenom prostřednictvím pana předsedajícího k váženému kolegovi Janulíkovi.